Myslím si, že je potřeba, aby vláda tuhletu možnost měla.

Já vám děkuji. První pan poslanec Laudát, prosím. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo.

Vzpomeňme si, když jsme posledně projednávali otázku důchodů, byl to návrh o jednorázovém vyplácení důchodu, kdy vláda navrhovala stejný postup jako dnes schvalte to v prvém čtení, potřebujeme to, doufáme, že všichni to uděláte.

Výsledek toho projednání znáte.

A to jsou fakta. V tomto návrhu zákona se vláda i paní ministryně tváří, že kdo je pro tento návrh zákona, nejlépe jedním hlasováním, je pro zvýšení důchodů, a kdo je proti, není pro zvýšení důchodů. Tak tak to skutečně není a musím důrazně odmítnout tuto interpretaci. Už v okamžiku, kdy jsme vedli rozpravu o tom mimořádném důchodu, tak jsem jménem naší politické strany nabídl odbornou debatu na téma, jak má vypadat valorizační vzorec.

A obě to jsou dobré zprávy, to je třeba říct. Je to dobrá zpráva, že roste hospodářství, roste ekonomika, roste počet pracovních míst a přitom inflace roste mnohem méně. Já to vidím, že ruší.

Ne všichni, abych byl spravedlivý, ale většina z vás hlasovala proti.

To je první spor, který máme.

Navíc ten návrh zákona vůbec nezohledňuje např. ekonomický růst.

Pokud i v období recese se Poslanecká sněmovna většinou, a k tomu Senát, rozhodnou, že mimořádně zvýší důchody, tak je to plně legitimní. Tak to prostě není.

Takže proto jsme dali to veto.

Pokud zase ekonomický růst bude někde kolem 3 % v roce 2016, tak ten výpočet by mohl dopadnout stejně jako pro letošní rok. A proto je správně, že ten návrh zákona tady je. Proto jsme připraveni o tom debatovat věcně, klidně, bez velkých politických útoků. A má to být vždycky stejné číslo? Nebylo by mnohem lepší to mít parametricky nastavené? A možná nás napadne v těch debatách jiný parametr kromě inflace, průměrné mzdy, růstu ekonomiky. Možná nás napadne nějaký jiný. Mohlo by to být stabilnější a mohlo by to být lepší.